Děkuji panu ministru Brabcovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli eviduji přihlášku pana poslance Zlatušky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, pane předsedající, návrh této mezistátní smlouvy vypadá vcelku nevinně a i v těch bodech, ve kterých ve skutečnosti bude měnit stávající stav, může působit dojmem, že jsou to změny příznivé. To, co bych návrhu té smlouvy vytýkal, je, že bude mít ve svých dopadech účinek, který je srovnatelný se změnou zákona, zatímco tam nemusí být předkládány příslušné analýzy, které by byly se zákonem.

Na druhou stranu docenti a profesoři jsou zákonem vyžadováni z hlediska garance akreditací studijních programů nebo studijních oborů.

Mám tím na mysli třeba obor dopravy.

Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Další přihlášenou s přednostním právem je paní ministryně Helena Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Nechci teď míchat tyto dvě oblasti, ale v případě ratifikace této smlouvy si dovedu velmi dobře představit, že vznikne ještě více problémů, než máme nyní, a chtěla jsem to ilustrovat jenom tímto jedním příkladem, který bohužel je velmi výmluvný, a budeme se jím možná v budoucnu i tady v Poslanecké sněmovně zabývat. Děkuji paní ministryni Válkové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže žádná přihláška není, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu.

Já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tím končím... Pardon, ano, omlouvám se.

Dám tedy hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán ještě školskému výboru k projednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru školskému k projednání, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.